Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, díky za slovo. Já jen velmi stručně odůvodním, proč nepodpoříme celé to usnesení.

Ale skutečně jde o to, jestli budeme dělat politiku nějakou kategorizující a škatulkující, že všechny hodíme do jednoho pytle, když vlastně ta politická frakce má legitimně zvolené zástupce v parlamentu.

Tak že mě skutečně přijdou ty první body, to usnesení problematické. Ale samozřejmě některé ty body podpoříme. Děkuji za slovo. Nikoho nevidím, mohu rozpravu skončit. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Černochová. Děkuji. Návrh usnesení jsem vám četla v obecné rozpravě. Máte ho i jako zástupci jednotlivých klubů na stole. Nebudu ho opakovat.

Protože mezinárodní politika by se měla dělat odspodu. A myslím si, že jsme toho jako Poslanecká sněmovna Parlamentu důkazem, kdy tady i v minulosti jsme přijímali podobná usnesení.

Takže to není nějaký výmysl nějakých Evropanů nebo Američanů nebo Kanaďanů nebo Čechů, ale do této pasti se dostávají oni sami. Po bodech. Dobře. Tak v tom případě jednotlivé body.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Druhý návrh. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.

Děkuji.

Kdo je proti?